Tento zásah působí poměrně nestandardně.

Rád bych vás poprosil potom o podporu tohoto pozměňovacího návrhu ve třetím čtení a v podrobné rozpravě se stručně přihlásím ke sněmovnímu dokumentu. Děkuji. Nyní v obecné rozpravě vystoupí pan předseda Jan Chvojka, připraví se pan poslanec Marek Výborný. Máte slovo. Hezké poledne, kolegyně, kolegové.

Jsou to vlastně věci, které jsem namítal nebo navrhoval už i v rámci prvního čtení, jenom těch různých debat, které jsme měli v rámci projednávání tohoto zákona.

Tudíž já doplňuji do § 2 odst. 1 písmeno c) a d), kdy říkám, že lobbování je činnost spočívající v komunikaci písmeno c) k přípravě, projednávání nebo schvalování veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem, a poté doplňuji písmeno d), také podle mě logicky stanovení podmínek poskytování investiční veřejné podpory a podávání žádosti o investiční veřejnou podporu z veřejných prostředků a jejího schvalování včetně rozhodování o jejím udělení. Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Marek Výborný, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím jenom velmi stručně zde představit a odůvodnit pozměňovací návrh, který jsme už diskutovali na půdě ústavněprávního výboru. Jedná se o úpravu § 2 odst. 1 tohoto vládního návrhu zákona o lobbování, kde je samotný proces lobbování definován.

Lobbování je dle většiny dostupných definic činností specializovanou a soustavnou, která má opakující se a dlouhodobější charakter. Nelze proto jako lobbování označit každou jednorázovou nebo nahodilou činnost spočívající v komunikaci uskutečňované za účelem ovlivnění jednání lobbovaného bez nějakých dalších kvalifikačních požadavků.